Tak, to jsou omluvy.

Seznamy vám byly rozdány do lavic. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To vám ale teď vyčítat nechci a ani nebudu.

Potom vaše vláda získá historický primát.

Děkuji za slovo.

Takže já myslím, že ta naše pozice je jasná.

Pan poslanec.

Navenek sice landsmanšaft inicioval změnu svých stanov s tím, že restituce majetku již následně nepožaduje, a všude to i hlasitě deklaroval. Ovšem fakt, že tuto změnu německý soud následně zamítl, se již potom skoro nikde neobjevil.

Prosím pana premiéra. Tak určitě nic takového nenastane a my se nemáme čím zabývat. Znovu opakuji, pro nás je to jasně jednou provždy uzavřená záležitost. To byla tato interpelace. Prosím pana poslance Munzara. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, obracím se na vás v souvislosti s enormním nárůstem ceny bytů v České republice. Česká republika má v poměru k platům nejdražší byty v celé Evropě.

V tomto článku jsou mimo jiné uvedeny také dva důvody dramatického nárůstu ceny nemovitostí, které mají kořeny v roce 2016, kdy jste byl ministr financí, takže na tomto růstu cen máte také svůj dílčí podíl, a to je zpřísňování úvěrů a převedení zejména povinnosti úhrady daně z nabytí nemovitosti na kupujícího. Tehdy jste ale tvrdili, že převedení povinnosti se v ceně bytu neprojeví. ODS několikrát navrhovala zrušení této daně. Vy, vaše vláda a hnutí ANO návrh, který by vedl k okamžitému snížení ceny bytů o čtyři procenta, tak ten jste odmítli. Můj dotaz na vás zní: co s tím budete dělat a jestli kvůli tomuto dramatickému růstu cen bytů svůj postoj nepřehodnotíte a nepodpoříte zrušení daně z nabytí nemovitosti. Prosím pana předsedu vlády.

Asi jste zapomněl, jak dlouho jste byli tady u vlády od revoluce. No, protože byty se nestavěly.

Takže to je trh, vážený pane kolego.

Tak to je jenom otázka jistoty zaplacení té daně.

Takže to, že nájemné jde nahoru ano, nestavěly se byty.

Ano, my máme rodinnou politiku velice konkrétní a máme nový program, kde paní ministryně Dostálová vlastně nabízí podstatně vyšší částky na investice do domů nebo pro mladé rodiny. Takže se tím zabýváme a nabízíme vlastně možnost pro samosprávu, aby do toho investovala.